Nyní tedy pan poslanec Kováčik. Připraví se pan poslanec Pilný. Děkuji za slovo. Paní a pánové, já bych nerad, aby se toto téma stalo určitým odlehčením předobědového času, a proto to zavedu zpátky do vážnější polohy. Především bych se chtěl, pane předsedající vaším prostřednictvím, trochu ohradit proti určitému despektu v tónu pana kolegy z ODS Novotného Martina, když se vyjadřoval o levicových hnutích.